Sami návrh nemáte, ale blokujete návrhy jiných, takže ono je to ještě horší, co předvádí ta vaše nová vládní pětikoalice.

Ale to je přece úplně neuvěřitelné.

Měl by vyzvat Víta Rakušana k tomu, aby řekl, z jakých peněz to pochází. Jenom aby byl premiér, tak už mlčí k těmto netransparentním záležitostem.

Už to mohlo být v prosinci tady.

Vrátí se vám to.

Takže zákon o referendu.

Příznačné je pro tuto vládu, která je proti demokracii vaše vláda je proti demokracii je, že ve vašem vládním prohlášení zákon o referendu není. On vypadl z vládního prohlášení minulé vlády.

A tady bych rád upozornil, že jsme pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, která nemá zákon o referendu.

Ano, dalším krokem jsou ty parametry, pochopitelně, protože v mnoha zemích jsou parametry upravené tak, aby reálně v podstatě téměř žádné referendum nemohlo proběhnout nebo aby reálně nebylo téměř žádné referendum platné, viz Slovensko třeba.